Ale hlavně naši pacienti musí mít na základě srozumitelného nárůstu úhrad zdravotním pojišťovnám jasný a předvídatelný model, jak se bude zlepšovat financování a kvalita zdravotní péče, protože víme všichni, že se zdražuje ta péče.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prezidentská kancelář nám odpověděla jednou a odkázala se na rozhodnutí blíže nespecifikovaných bezpečnostních složek.

Není to tedy spíše otázka jako výzva, abyste udržel toto téma prosím na mysli a ve veřejném prostoru.

Děkuji a nyní prosím pana ministra o reakci. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane poslanče, máte dobré informace, protože policie ta opatření na Pražském hradě vyhodnocuje periodicky, vyhodnocuje je pravidelně. Já jsem skutečně po svém nástupu do funkce i na základě četných podnětů, něco od vás, od pana senátora Růžičky, ale i od dalších občanů, aby tedy bylo všemi možnými složkami státu vyhodnoceno bezpečnostní riziko a nutnost takových opatření na Pražském hradě. Jednotlivé složky to opravdu udělaly a došly někdy v lednu k rozhodnutí, že by bylo možné připravit plán zmírnění opatření na Pražském hradě, to znamená, ne zcela dát všechna opatření pryč, ale spíše posílit dozor ve vnitřní části Pražského hradu a omezit to, o čem vy mluvíte, nějaké ty zátarasy, které opravdu moc vzhledné nejsou a vytvářejí nějakou pomyslnou bariéru na té historické cestě.

Takže v současné době vydaly bezpečnostní složky v reakci na ruskou invazi na Ukrajině stanovisko takové, že se momentálně teď nic měnit nebude, ale že bude docházet i s vývojem ukrajinské krize k dalšímu vyhodnocování aktuálních bezpečnostních rizik.

Také děkuji. Ještě je zájem o doplňující otázku?

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Mám připravenou ústní interpelaci na pana ministra školství Petra Gazdíka s tématem projekty Národního plánu obnovy. Vážený pane ministře, pan ministr Síkela před několika dny prohlásil, že velké množství projektů ze schváleného Národního plánu obnovy obsahuje vady, které mohou zkomplikovat jejich financování z evropských peněz. Dle slov pana ministra bude nutné Národní plán obnovy upravit. Vzhledem k tomu, že je nemalá část prostředků určená na zajištění aktivit v oblasti školství, vzdělání a vědy, které osobně považuji za prioritní, žádám vás o informaci, zda nejsou ohroženy také projekty v gesci vámi řízeného ministerstva. Děkuji za odpověď.

Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče. Implementace Národního plánu obnovy v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy běží po věcné stránce bez vážných problémů. Všechny plánované aktivity jsou v termínech realizovány, realizovatelné a stále potřebné. Dokonce přibudou tím, že do českých škol přibudou ukrajinské děti, tak část aktivit v rámci Národního plánu obnovy prospěje také jim. Pro materiál, který prezentoval pan ministr Síkela, jsme poskytovali vstupy za Ministerstvo školství. Některé projekty však patří do oranžové kategorie, které nemají problém s vlastní realizací ve schválených termínech, ale chybí zdroje na pokrytí DPH.